Brusel zneužívá pravomoci. Chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné.

Dokud bude u moci vláda Práva a spravedlnosti, nepřipustíme, aby nám někdo ukládal nějaké migrační kvóty, kvóty na uprchlíky z Afriky, Blízkého východu, Araby, muslimy a bůhví koho dalšího, prohlásil polský premiér. Tak z toho mám pocit, že asi polský premiér a maďarský premiér četli jinou dohodu, jiný migrační pakt než náš ministr vnitra. Ale náš ministr vnitra řekl, že je to skvělá věc a že samozřejmě z toho plyne mnoho, mnoho výhod pro Českou republiku, což samozřejmě není pravda.

A to jsme zažili už několikrát.

Není to skvělé. Nyní jde o kvótu aktuálních žádostí o azyl v dané zemi, po jejímž překročení mohou být ilegální migranti přemístěni do jiné členské země, anebo za ně tyto jiné členské země budou platit. Takže hovořit v souvislosti s hlasováním pana Rakušana pro tuto dohodu o migračních kvótách je zcela věcné, přiléhavé a legitimní.

To řekl také polský premiér a já to naprosto podepisuji.

Jedná se o počet hlasů potřebných pro zablokování jakéhokoliv návrhu v příslušné oborové radě ministrů Evropské unie, která finálně schvaluje závaznou unijní legislativu. Podoba této blokační menšiny může být vnitřně flexibilní, přičemž vždy musí splňovat dvě základní podmínky. Blokační menšinu musí tvořit nejméně čtyři členské státy Evropské unie, které ale zároveň zastupují více než 35 % z celkového počtu obyvatel Evropské unie. Proto je tak zásadní, jak bude hlasovat Česká republika. Pro návrh nových migračních nařízení totiž nehlasovaly kromě Polska, Maďarska, které byly striktně proti, ještě Slovensko, Litva, Malta a Bulharsko, které se také zdržely. A při finálním hlasování mohou být poměry pro zablokování normy ještě příznivější, protože jednak do té doby v některých členských státech proběhnou volby, po nichž se mohou do vlád těchto zemí dostat protiimigrační strany, a jinde mohou současné vlády pod tlakem opozice či veřejnosti změnit názor. Pokud by se blokační menšina neposkládala pouze proto, že by se k ní nepřipojila Česká republika, byla by to naprostá tragédie, která by nás na evropské scéně natrvalo poškodila a hlavně by poškodila český stát a jeho občany současné, ale i budoucí generace. Kolegyně a kolegové, závěrem se vyjádřím k tomu, proč je pro nás, hnutí SPD, hlasování ministra Rakušana a jednání celé vlády ve věci migrační azylové dohody, takzvaného migračního paktu, nepřijatelné nejen obsahově, ale i politicky a principiálně. Dámy a pánové z pětikoalice pokaždé, když se nám nějaký jejich návrh zákona nebo nějaké jejich exekutivní opatření nelíbí, a že je to prakticky denně, říkají: O tom rozhodli voliči, my k tomu máme mandát, my, pětikoalice. Počkejte si, až vyhrajete volby a pak to klidně změňte. Ano, do jisté míry je to pravda.

Ale toto migrační nařízení Evropské unie je zcela jiná káva a zcela jiný případ. Kolegové, pokud jednou projde, už nikdo z nás nikdy to nezmění. To není jednořadové hlasování. To je závazek takříkajíc na doživotí i pro příští, bohužel, i pro příští generace. Mimochodem něco podobného platí i pro paní ministryní Černochovou podepsanou českoamerickou obrannou dohodu.